ovog Poslovnika zapravo jedna vrsta ušutkavanja saborskih zastupnika da govore o problematici koja je trenutno prisutna u Hrvatskoj. Svi znamo koja je to problematika, svi znamo da dnevno gubimo preko 150 mahom mlađih ljudi koji odlaze u zemlje zapadne Europe. No, osvrnuo bih se na vašu jednu izjavu u izlaganju što također smatram da je neprihvatljivo jer se po prijedlogu ovog Poslovnika određena izvješća nekih tijela i pravnih osoba, koja su izvješća inače podnose Saboru za raspravu budu isključivo na radnim tijelima.

To će se raspravljati što ste dobro rekli u nekim sobičcima. To je jedna vrsta zataškavanja istine, a poglavito se bojim da je to namjerno zataškavanje od one stranke, a svi znamo da se ta stranka veže za kojekakve bivše afere od Fimi medie, HAC-a, Hypa, Planinske, Spicea, kamiona. Znači niza tih afera i umjesto da čistimo, da dajemo da budemo transparentni, da raspravljamo u Saboru o svim mogućim izvješćima.

Odgovor. Kolega Sinčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državna odvjetništva, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, HNB, pravobranitelji, glavni ravnatelj HRT-a, oni bi kao smjeli doći ovdje, kao i do sada, pročitati svoje izvješće, oni uglavnom jesu toliko pristojni da dolje sjede i da odgovaraju na upite i nakon toga mi glasamo. Međutim, prevažna izvješća koja ste i samo nabrojali, HAKOM, HANFA i druga, ona će se raspravljati u ne znam, Kvaterniku, u Starčeviću, Jelačiću. Možda će biti sazvana svega par sati prije ili dan prije. Znači, prebacit će sa rasprava sa puno ljudi na malo ljudi, sa javnog prostora u neki zatvoreni prostor, stručna razina će biti bitno smanjena i samo će se poslat taj dokument ovdje da se onda o njemu glasa. I to će biti samo jedna od 30 točaka taj dan i proći će nezapaženo, što recimo, evo zadnji slučaj se dogodio, ako se dobro sjećam u ove sitne sate, nekih 250 milijuna eura je izvučeno iz Hrvatskog telekoma, polovica toga je otišla u Crnu Goru da se preuzme tamošnji telekom, polovica je otišla u Njemačku da se kupe obveznice Detusche telekoma, umjesto da je taj novac isplaćen dioničarima u RH. Ne. Taj novac je otišao van na sve strane, a ovdje nema za dividende i mi bi o tome, recimo trebali raspravljati ovdje ili o Hrvatskoj pošti, o čemu hoćete, recimo u izvješću HAKOM-a. Mi nećemo imati pravo ini to ovdje znači, dobiti, niti ćemo o tome moći raspravljati, nego će se to negdje tamo, tko zna kad, tko zna gdje, tko zna tko će se time baviti.

Imali smo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. U nekoliko navrata radio sam primjedbe, sugestije načelne na nacrt Poslovnika, tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i vidjeli ste da u tom izvješću koje je provedeno tijekom 15 dana, da je dobar dio načelnih primjedbi i primjedbi na nacrt poslovnika došao upravo od Kluba zastupnika MOST-a. Također i mogu reći da smo na prijedlog koji je upućen od obora podnijeli i 15 amandmana o kojima će danas raspravljati Odbor za ustav i o kojima će se izjašnjavati i Sabor na plenarnoj sjednici. To govorim samo zato da naznačim koliko smo ozbiljno prišli promjeni Poslovnika i smatramo ga jednim od najvažnijih akata o kojima možemo raspravljati ovdje u Saboru. Ali nažalost, ne pod okolnostima kojima to činimo noćas ili jutros, u okolnostima koje su apsolutno neprimjerene. Nakon jedne duge i kvalitetne rasprave koja je bila cjelodnevna o izvanredno važnom Zakonu o izmjenama zakona o najmu stanova i kada je trebalo prekinuti sjednicu Sabora, mi nastavljamo raspravu sa izmjenama Poslovnika u ovaj kasni sat. Događalo mi se ranije da sam u ime Kluba čekao dugo na raspravu o nekim važnim ustavno-pravnim temama. Sjećam se rasprava o izboru predsjednika Vrhovnog suda o neki izvješćima pravobranitelja, o nekim drugim temama koje su bile ustavno-pravnog karaktera o izboru ustavnih sudaca i sve je to bilo u 9, u 10, u 11 sati navečer, ali nisam ni u snu očekivao da će ova rasprava o izmjenama Poslovnika biti tako kasno. Apsolutno neprimjereno, ovo se nije smjelo dogoditi ali mi svi koji smo ovdje iz opozicije i koji smo pripremali ozbiljna izlaganja i imamo ozbiljna pitanja, ne možemo odustati od izlaganja pa makar i u ovom trenutku, pa makar nas gledalo možda 200 gledatelja koji prate ovu raspravu. Rekao je kolega Maras da je ovo povijesna sjednica po trajanju i da će kao takva biti zabilježena. Ali vjerujte mi, ne osjećam se ugodno da sam dio te povijesne sjednice da na ovaj način raspravljamo o temi o kojoj bi trebali raspravljati u normalnim okolnostima, čitav Sabor, ne u jednom čitanju nego u redovnom postupku kao što bi to bilo normalno. U pripremama za ovu temu čitao sam mnoge Poslovnike demokratskih parlamenata, mnoge dokumente međunarodnih tijela koja se bave poslovničkim odredbama, čitao sam rezolucije parlamentarne skupštine Vijeća Europe, dokumente venecijske komisije koje se naročito bave pitanjima prava i odgovornosti opozicije. Da vas samo podsjetim na jednu rečenicu koja se nalazi u izvješću parlamentarne skupštine Vijeća Europe o proceduralnim smjernicama glede prava i odgovornosti opozicije u jednom demokratskom parlamentu gdje stoji svaka zemlja ima vladu, samo demokracije imaju opoziciju. I u pravo se na to svodi sve što se događa sa ovim Poslovnikom i njegovim promjenama od samoga početka je na svakom koraku gaženje prava i odgovornosti opozicije.

I rekao sam ranije u jednom replici da ovo što se događa ovaj tjedan, od utoraka od utvrđivanja prijedloga, uvrštavanja po hitnom postupku u dnevni red ove kasno noćne, jutarnje rasprave koja vjerojatno će nastaviti se i kada počinje inače redovna sjednica Sabora i predviđeno glasovanje danas o ovom konačnom prijedlogu ukazuje da parlamentarna većina neće birati sredstva da se ovaj Poslovnik donese. Dozvolite da kažem odmah da ne možemo spriječiti da ovaj Poslovnik donese pukom većinom glasova ovdje ali ćemo učiniti sve da uvjerimo Ustavni sud da proceduralno i sadržajno ovaj Poslovnik ne može opstati i da je protivan ustavnim načelima demokratskog višestranačkog sustava. Mogao bih navesti mnoge odredbe iz Rezolucije 1601 iz 2008. godine parlamentarne skupštine Vijeća Europe koja se bavi baš proceduralnim smjernicama prava i odgovornosti opozicije u jednom demokratskom parlamentu, tako se zove, tako je njen naziv. Savjetovao bih kolegama iz HDZ-a da pažljivo pročitaju tu rezoluciju. Ona će biti temelj našeg zahtjeva Ustavnome sudu da ukine određene dijelove ovog Konačnog prijedloga Poslovnika na kojem inzistirate u parlamentarnoj većini. Zanimljivo je jedan primjer ću vam reći, u točku 4. te rezolucije stoji slijedeće. Odredbe Poslovnika glede prava članova parlamenta i posebno manjine ne bi se smjela mijenjati nakon svakih parlamentarnih izbora kako bi se adaptiralo prema rezultatima izbora. Dakle parlamentarna većina ne bi smjela zlorabiti svoje pravo većine da mijenja poslovničke odredbe naročito spram parlamentarne manjine odnosno opozicije kako bi iskoristila tu poziciju i umanjila prava oporbe. Upravo to se događa sa ovim Konačnim prijedlogom Poslovnika. I zato u jednom od našim amandmana predviđamo da odredbe Poslovnika koje se sada predlažu ne mogu stupiti na snagu 8 dana po objavi nego za slijedeći saziv Hrvatskoga sabora. Nikako za ovaj saziv. Nadalje, da vas podsjetim na još neke važne odredbe rezolucije parlamentarne skupštine kao jedna vrsta edukacije parlamentarne većine. A tamo se kaže slijedeće, demokratska kvaliteta parlamenta mjeri se sredstvima dostupnim opoziciji ili parlamentarnoj manjini da postigne svoje zadaće. Politička opozicija u parlamentu i izvan njega je bitna komponenta dobro djelujuće demokracije. Jedna od glavnih funkcija opozicije je da nudi pouzdanu političku alternativu većini na vlasti osiguravajući javno razmatranje i drugih političkih opcija. Nadzirući i kritizirajući rad vlade, stalno procjenjujući vladino djelovanje i čineći vladu odgovornom, opozicija djeluje na osiguravanju transparentnosti javnih odluka i učinkovitosti u obavljanju javnih poslova jamčeći time obranu javnog interesa i sprečavajući zlouporabu i disfunkcionalnost. To je ono što govori rezolucija parlamentarne skupštine Vijeća Europe. i to je ono što mi kao opozicije smo dužni činiti u Hrvatskom saboru ali činjenica je da nam parlamentarna većina uskraćuje upravo ta sredstva. Nekoliko primjera samo, zastupnička pitanja možete postavljati svakih nekoliko mjeseci. U demokratskim parlamentima to je jednom tjedno, zamislite, jednom tjedno, sučeljeni lideri opozicije koji ispituju predsjednika Vlade, jednom tjedno kao instrument opozicije. Kao instrument opozicije su javne rasprave u odborima ali ne kako je ovdje predviđeno samo odlukom većine u nekom radnom tijelu nego rezolucija parlamentarne skupštine kaže kada to zatraži 1/

Da vas podsjetim na jedan nedavni primjer kada je sazvana sjednica Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora, kada su zastupnici u funkciji nadzora mogli postavljati pitanja izvanrednog povjereniku za koncern Agrokor i potpredsjednici Vlade i ministrici gospođi Dalić i kada se pokazalo upravo funkcija Sabora, njegovog radnog tijela i to je bio svojevrsna javna rasprava ili ono što se naziva vani hearings, upravo je taj primjer pokazao korisnost jer je doveo do ostavke gospodina Ramljaka. Zar to nije najbolji primjer važnosti parlamentarnog nadzora, nadzora opozicije nad radom Vlade odnosno osoba koje je Vlada imenovala u konkretnom slučaju, izvanredni povjerenik? A trebalo je rezultirati i ne samo ostavkom izvanrednog povjerenika nego i ostavkom potpredsjednicom Vlade. Mnoge prijedloge koje smo dali nažalost nisu prihvaćeni, prijedlozi koji su na tragu dokumenata koje i nas obvezuju kao demokratski parlament ili koji to žele biti ili koji se želi takvim prikazati. Ako su druge države a pažljivo sam čitao njihove Poslovnike, ugradile odredbe rezolucije parlamentarne skupštine a mi smo članica Vijeća Europe i mi sudjelujemo u radu te parlamentarne skupštine i onaj dokument koji i nas obvezuje i zato kažem, pročitajte ga, Rezolucija br. 1601 iz 2008. godine. Ona govori koja prava i odgovornosti opozicija bi trebala imati i u ovom Hrvatskom saboru. i na tragu te rezolucije mi smo predložili amandman. Sutra će biti prilika u Hrvatskom saboru govoriti o amandmanima pa o njima neću sad posebno govoriti. Naravno i u ovom trenutku u gotovo 5 sati ujutro naprosto se ne možemo koncentrirati na sve ono što bismo u normalnim okolnostima mogli činiti. Ali još jednom apeliram na parlamentarnu većinu, nemojte pukom većinom odlučiti preglasati opoziciju jer ćete napraviti kardinalnu grešku i vjerujemo da to ne može proći na ustavno-sudskoj ocjeni. Zahvaljujem.

ali izvolite odgovoriti gospođi Mrak-Taritaš. Mene žalosti, poštovana kolegice, što sada kad otvorim stranicu jednog dnevnog lista vidim da piše da sudjelujemo u cirkusu u Saboru. Ja sam duboko žalostan što to piše jer ovo što sam ja htio govoriti je jedna izuzetno važna tema. Poslovnik Hrvatskog sabora. Jesam li ja kriv što se to događa duboko u noć, ujutro u potpuno neprimjerenim okolnostima?

Više niti ne znamo da li je noć ili jutro jer smo ovdje zatočeni više od 20 sati. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Nikole Grmoje. … [[Upadice sa strane, ne razumije se.]] Vi ne možete.

Hvala lijepo predsjedavajući. Došli smo u istu situaciju da je u istoj osobi i predlagatelj i predsjedavajući što Poslovnik po ovome članku ne dozvoljava, a pošto je ovdje kolega Brkić potpredsjednik Sabora u najmanju ruku, trebalo bi da se vrati na stanje da imamo poslovničke uvjete već ako mijenjamo Poslovnik i ako vi prigovarate o Poslovniku da Poslovnik, trenutni poštivate. Barem to, evo da bi se vračalo opet u one prepirke, nego da nastavimo u skladu sa Poslovnikom ovu raspravu o vrlo bitnoj temi. Poslovnik je što se toga tiče jasan, a opet velim, ako imate kakvih primjedbi molim vas pismeno Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav ih izrazite. Izvolite kolega. Evo, povrijeđen je članak 233. Ja vas molim da ne inzistirate dalje da dižemo povrede Poslovnika kada već sada postoji mogućnost jer je kolega Brkić ovdje. Pa dajte se zamijenite i neće biti nikakvih problema, nego vi sada jednostavno inzistirate da mi nastavimo i dalje dizati povredu Poslovnika, a za to više nema apsolutno nikakve potrebe jer kolega Brkić je ovdje i može nastaviti voditi sjednicu i sve će biti u redu. Evo to je ono što vas ja molim. Ako možete to uslišiti da izađemo iz ove zone povrede Poslovnika i jedne nervoze koja je nepotrebna za ovo ranojutarnje vrijeme. A sa druge strane mislim da će sada vama u HDZ-u biti jasno da više niti jednom ovakvo saborsko nasilje neće vam pasti na pamet da radite jer ćemo od sada na dalje svaki puta imati ovakvu sjednicu noćnu, pa ćemo opet raspravljati ujutro o temi o kojoj smo mogli najnormalnije raspravljati ovako i onako.

Nije ništa nejasno i situacija kao što prije nije bila nejasna, nije nejasna ni sada. Da ja želim govoriti kao predlagač, ja naravno to ne bih mogao sa ovoga mjesta. Apsolutno to ne bih mogao sa ovoga mjesta, ali predsjedavati mogu. Izvolite kolega Pernar. Pa za mene je dvojbena situacija iz jednog malo drukčijeg razloga nego kolegama. Naime, uvijek kada je na raspravi neki zakon uobičajeno od zastupnika da se obraćaju predlagaču i pokušavaju polemizirati s njim i raspravljati s njim. A vi onda kažete kada idu s vama raspravljati, polemizirati pa, kao ne možete sa mnom raspravljati ja sam predsjedavajući. Tako da vas molim da me jednostavno uputite sa ove formalno-pravne strane znači možemo li se mi obraćati i pokušavati raspravljati s vama o temi dnevnog reda. Naravno da možete i kada ću se ja sjesti tamo i biti predlagač, u funkciji predlagača ja ću vam odgovoriti ili vam neću odgovoriti. Naravno da možete. Ali evo da usrećimo, da usrećimo kolegu Marasa mi ćemo se sada zamijeniti, pa će on biti onda

Nastavljamo sa replikama. Izvolite. Kolega Podolnjak žalosno je da nakon priprema koje ste imali za ovu temu, nakon toliko amandmana koje je Klub Mosta uputio najviše na ove izmjene Poslovnika, da tu raspravu praktički nitko ne može ni čuti jer se događa u 5 i 40, znači skoro 6 sati ujutro i da cjelokupna jasnost, građani i mediji na žalost ne mogu čuti primjedbe koje mi imamo na ove izmjene Poslovnika a koje idu u smjeru gušenja slobode govora saborskih zastupnika ono što je kolega Bulj govorio zbog čega su nas uostalom i građani birali i dali nekima od nas toliko preferencijalnih glasova. Znači, naš jedan od ključnih instrumenata koje imamo je saborska govornica odnosno ovaj ovdje mikrofon da možemo govoriti o problemima koji tište naše građane, otvarati teme. Ali evo sada nam se i to pravo oduzima. Često se ovih dana moglo čuti od premijera da je oporba izgubila 5:0. Ide jer je to jedini instrument s kojim mi možemo otvoriti određene teme, a da znamo da možemo dovući premijera ili nekog ministra ovdje i govoriti o tim problemima. Niti jednog drugog instrumenta nemamo. Niti interpelacija, niti bilo koji drugi instrument. Jedino što smo imali, imali smo tu slobodu da govorimo o određenim temama ili kroz stanke, ili kroz replike već kako tko a sada nam se i to uskraćuje. Kolega Sinčić je govorio koliko se smanjuje vrijeme koje saborski zastupnici imaju sada i koliko će imati nakon ovih izmjena Poslovnika. I vi ste to iako smo vas molili stavili u ponoć i onda sada određeni pišu o tome da je to cirkus. Nije ovo cirkus [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] Ovo je bunt oporbe protiv načina na koji se vi odnosite [[Upadica Brkić: Zahvaljujem kolega Grmoja.]] Prema demokraciji i prema pravima saborskih zastupnika. Zahvaljujem. Rekao sam poštovani kolega, oporba ne može postavljati zastupnička pitanja osim svakih nekoliko mjeseci. Dakle, praktički neredovito. Nema istražnih povjerenstava jer ona zapravo su ugašena i kada su bila relevantna. Neće biti niti zasjedanja odbora, tematskih sjednica ili na zahtjev opozicije javnih rasprava ili jasnih saslušanja. Ovaj zadnji odbor koji je sazvan vezano uz Agrokor i izvanrednog povjerenika, sazvan je od predsjednika odbora parlamentarne većine. Ali sutra kada se donesu ove izmjene bilo koja sjednica odbora se neće moći sazvati, osim ako to neće tražiti većina članova, a većinu uvijek ima parlamentarna većina. Dakle, svi ti instrumenti opozicije nestaju i u pravu ste kada kažete da jedini koji ostaje, a nema naravno interpelacije jedini koji ostaje je glasovanje o povjerenju Vladi i predsjedniku Vlade ili pojedinom ministru. Dakle ono što smatramo nuklearnom opcijom ona koja bi se trebala koristiti iznimno. Ali kada opoziciji nestane bilo koji drugi mehanizam, alat kontrole nadzora, propitivanja rada Vlade ili nekog ministra, onda zapravo preostaje samo taj posljednji ultimativni. Znate zašto? Jer je propisan Ustavom, jer zadaje precizne rokove, jer se mora poštivati, ne može se ignorirati i ne može ga se promijeniti jer za to parlamentarna većina nema glasove. I zbog toga sa donošenjem ovoga Poslovnika vjerujem da će zapravo biti puno više pokretanja pitanja opoziva jer će to biti jedini način da će opozicija moći koristiti taj instrument da propituje rad Vlade ili rad ministara. Zapravo, izazvat će kontraefekt onoga što vladajuća parlamentarna većina želi. Sljedeća replika poštovani kolega Ante Pranić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Slažem se kolega Podolnjak kada ste rekli u par navrata da ovaj Prijedlog Poslovnika nije ništa drugo nego ušutkavanje saborskih svih zastupnika koji ukazuju na probleme koji se dešavaju u Hrvatskoj. Intencija Poslovnika je da uvede reda kao što nam kažu predlagatelji u Sabor, iako ovako važnu točku stavljaju u ponoć i svjesno i namjerno žele napraviti od ovoga igrokaz misleći da ćemo mi popustiti ili kojekakvo. Mislim da nećemo to popustiti jer nas je narod birao da stvaramo bolju Hrvatsku. Mene je zaista obradovalo vaše izlaganje i usporedba sa zapadnoeuropskim zemljama u smislu poslovnika u njihovim parlamentima. Smatram da ovo kod nas više liči na jedan balkanski poslovnik po sistemu „tko jači taj tabači“ bez obzira koliko smo mi oporba, očito nas nitko ne želi uvažavati od većine iako ta većina nije značajna u ovom Saboru. Ona se odnosi na par saborskih zastupnika koji su možda vjerojatno kupljeni kojekakvim metodama ili oblikom zapošljavanja koji sam ja iznio u svojoj raspravi što se tiče koalicijskih partnera, tako da nije riječ o nekoj stabilnoj većini koja ne bi mogla ovu manjinu uvažavati.

Izvolite.

Vrlo nezgodne odredbe primjerice ono što se prvi puta predlaže u povijesti Hrvatskoga sabora da se više na plenarnoj sjednici ne raspravlja o nizu izvješća državnih tijela ili drugih pravnih osoba, nego isključivo na radnim tijelima. I do sada se o tome raspravljalo na radnim tijelima, ali činjenica da mnogi klubovi zastupnika nemaju svoje članove u svim radnim tijelima, to možda imaju dva najveća kluba, ali svi ostali klubovi imaju članove u pojedinim odborima ali u mnogima nemaju što znači da mnogi zastupnici ne bi mogli više raspravljati na plenarnoj sjednici o nekom važnom izvješću FINA-e, HINA-e, Vijeća za elektroničke medije ili o nekim drugima poput Nadzornog odbora HRT-a, Odbora za etiku, znanost i da ne nabrajam mnoga izvješća. Dakle kada govorimo o onome što je rekao predlagatelj da su zastupnici jednaki, dakle zastupnici velikih stranaka će sudjelovati u svakoj raspravi, pa i na odboru, ali zastupnici u manjim strankama, manjim klubovima ili nezavisni zastupnici više ne bi mogli sudjelovati u raspravi. To znači da se gubi jednakost zastupnika, a bilo je rečeno da se ono ne gubi.

Da li vi mislite da je takav način demokratičan ili je vaše mišljenje ono što je mišljenje danas svih nas ovdje iz opozicije da je to konačno onemogućavanje nas koji imamo izborni legitimitet da [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] otvaramo teme bitne od nacionalnog interesa za ovu državu. Izvolite. Poštovana kolegice, predlagatelj u ime Odbora za Ustav kolega Reiner je uvjeravao i to vam piše u Prijedlogu ovoga Poslovnika da se jača uloga i rad radnih tijela Hrvatskoga sabora. Ali evo u konkretnom slučaju taj rad primjerice u sazivanju tematskih sjednica ili javnih rasprava odnosno public hearings moći će se odvijati ili događati samo uz zaključak većine članova toga tijela, što znači da je to zapravo u rukama parlamentarne većine isključivo ako ona tako odluči. Da ste vi primjerice zastupnica u njemačkom Parlamentu tamo je pravo parlamentarne manjine znači 1/

Da smo mi željeli preslikati ono što navodi rezolucija i što je u suvremenim parlamentima onda bi to pravo bilo 1/4 zastupnika opozicije, to pravo biste mogli iskoristiti u bilo kojem parlamentarnom tijelu dakle, odboru Hrvatskoga sabora, ali ne većine članova kao što predlaže parlamentarna većina. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, tražim stanku u ime Kluba Mosta o pravima učitelja i profesora. Zahvaljujem. Izvolite kolega Maras. Ja tražim stanku u ime Kluba SDP-a o junacima parlamentarizma u Hrvatskoj. Zahvaljujem.

Izvolite. Ja tražim stanku u trajanju od 10 minuta da progovorim o problemu izgradnje Lng Terminala. Zahvaljujem. Stanke će biti odobrene nakon izlaganja odnosno imamo još replika. Izvolite. Kolega Podolnjak, moje je pitanje zapravo bilo jednako kao i od kolegice Ines o tematskim sjednicama jer zapravo smatram da je stvarno nedopustivo da se ne može sazvati tematska sjednica bez odobrenja većine, jer to zapravo znači kada imamo neku važnu temu ili aktualnu temu o kojoj želimo raspraviti, mi ju ne možemo sazvati tematsku sjednicu o toj temi bez odobrenja većine.

Izvolite. Poštovana kolegice uvjeren sam i mogu to braniti javno i reći ovdje da ako ove izmjene budu prihvaćene svi alati koje ima opozicija na raspolaganju će zapravo, svi preostali alati će biti eliminirani. Dakle, preostat će samo onaj jedan jedini koji vam ne mogu oduzeti, a to je onaj koji je u Ustavu definiran. Sve ostalo zapravo iz Poslovnika ili iz pojedinih zakona kao Zakona o istražnim povjerenstvima ostaje na milost parlamentarne većine. Mi drastično odstupamo u tom pogledu i taj proces se zapravo dovršava ili misli dovršiti sa ovim izmjenama Poslovnika. I to treba jasno upozoriti. I zato govorim nije ovo cirkus. Ovo je apel u ove noćne ili jutarnje sate da moramo to spriječiti. Ako nećemo spriječiti glasovanjem u Hrvatskom saboru jer nemamo dovoljno glasova, možemo se pouzdati jedino u Ustavni sud koji bi morao reagirati temeljem ustavnih vrednota demokratskog višestranačkog sustava, morao bi jer sve ono što predstavlja ovaj Poslovnik po formi donošenja, po proceduri kako se on donosi i po svom sadržaju je apsolutno protivan demokratskom parlamentarnom sustavu. Jer mi ćemo zapravo ostati bez bilo kakvog alata kojeg imaju naše kolegice i kolege u drugim demokratskim sustavima. Nakon proučavanja njihovih poslovnika u radu, u to sam apsolutno siguran. I to je ono što me žalosti. Gospodine Podolnjak, drago mi je da ste ukazali na istu stvar kao i kolega Sinčić, odnosno na to da se više neće moći raspravljati u Saboru o izvješćima bitnima, nego samo na odborima koji su zapravo ne prenose se uživo, puno je manji prisutnih i ono što ste naveli što je zanimljiva isto misao, nemaju svi klubovi zastupnika svoje predstavnike u svim odborima. Eto, to je zapravo suma sumarum i to je jedna od mana novog Poslovnika, protiv njega se valja boriti rukama i nogama, svim raspoloživim sredstvima i ne smijemo odustati, ne smijemo se predati. Nekad se čini da smo na rubu snage, na rubu živaca, ali znamo da se borimo za pravu stvar, a to je slobodu govora, a gdje drugdje nego u Hrvatskom saboru. I mislim da je zapravo cijeli ovaj prijedlog Vladin usmjeren isključivo za giljotiniranje političke opozicije, znači nakon onih zaštićenih stanara sad smo došli i mi na red, cilj nam je začepiti usta, cilj nas je onemogućiti da pričamo, cilj im je ograničiti naše vrijeme, a u pogrešnoj pretpostavci da će time uspjeti spriječiti naše političko djelovanje. Ali neće, borit ćemo se još jače i mislim da su ove izmjene Poslovnika očajničke mjere i da se radi zapravo o sizifovom poslu jer će se sutra vlast naći u istom problemu ne zbog lošeg Poslovnika, ne zato jer mi možemo puno pričat nego zato jer ta vlast ne čini ništa jer ljudi žive sve gore, jer je to sve očitije svima. Odgovor kolega Podolnjak, izvolite. Svaka zemlja ima vladu, ali samo demokracije imaju opoziciju. Nisam izmislio tu rečenicu ali strašno mi se dopada i što sam duže ovdje i što sam duže u ulozi oporbenog zastupnika, to mi je ta rečenica sve jasnija u njenoj biti i namjeri. Jer parlamentarna većina ima svoju vladu, vlada provodi vanjsku, unutarnju politiku. Parlamentarna većina se zapravo svodi da glasuje o prijedlozima vlade, ne propituje ih ne nudi svoje amandmane, ne govori kritički, to čini opozicija, ona je ta koja propituje, nadzire, kritički se osvrće i traži ministre i ostale predstavnike vlade da se očituju o svim važnim prijedlozima. I to nam često izostaje, mi smo danas imali prilike vidjeti da nam tokom cjelodnevne rasprave o važnom zakonskom prijedlogu ne dolazi nadležni ministar koji je odgovoran Hrvatskom saboru.

Da nam ne dolazi potpredsjednik Vlade i nadležni ministar koji niti u jednom trenutku ne dolazi u Hrvatski sabor da brani onu politiku koju je zacrtao prijedlogom zakona koji predlaže, a to nikako nije dobro. Zahvaljujem poštovani kolega Podolnjak na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Gordan Maras. Izvolite. Koliko god vi analizirali i upozoravali na određene stvari koje HDZ svjesno pokušava gurnuti na stranu, vidimo da predlagač iako sada u formi predlagača sluša šta vi govorite, nema nikakve reakcije. Nakon ovih stotina primjedbi bilo bi normalno da predlagatelj u ime Odbora, gospodin Reiner se barem očituje, kaže ovo je u redu, ovo nije u redu. On tu sjedi, zamislio se, sluša, priča sa gospodinom Babićem. A u biti ne doživljava i ne želi se referirati na ove bitne stvari koje mi ovdje govorimo. Nadam se, nadam se da će barem shvatiti da na silu ništa postići više neće. Ovo što smo danas napravili iako se nekom na prvu može činiti nelogično ili možda ne baš uobičajeno u hrvatskom parlamentarnoj demokraciji, mislim da će ostati upamćeno kao jedan od bitnih događaja u našem Saboru. Ovakve stvari primjerice u američkom Kongresu mediji i javnost pozdravljaju i govore da na taj način se treba oduprijeti svemu onome što nije logično i što vladajući rade. Koliko je govora tamo bilo po 10, 15, 20 sati, ljudi su jedni druge stimulirali da se odupru parlamentarnom nasilju. Po prvi puta je oporba na ovaj način reagirala i treba tako reagirat. Ali vidite da to na većinu uopće ne djeluje.

Poštovani kolega, ja sam namjerno, a možda i deset puta točno rekao na koju se Rezoluciju Parlamentarne Skupštine Vijeća Europe referiram cijelo vrijeme, na što se pozivam jer tvrdim da ta Rezolucija obvezuje sve demokratske parlamentarne sustave u državama članicama Vijeća Europe, a jedna od država članica je i Republika Hrvatska. I znam gledajući druge poslovnike o radu drugih parlamenata vidim da su ugradili te odredbe i stoga hoću reći da ono što mi tražimo kao opozicija u Hrvatskom saboru nije ništa drugo, nego ono što je zapravo zacrtano u toj Rezoluciji ono što bi trebalo biti nekakav temeljni, zajednički nazivnik za prava i odgovornosti opozicije danas u demokratskom parlamentu. Dakle, ne tražimo ni manje, ni više od toga. Ono što ima opozicija u drugim državama na to se pozivamo, smatramo da imamo pravo i u pravu ste. Ja očekujem da kolega Reiner pročita tu Rezoluciju i da mi tada kaže, istina je, to tamo piše, u pravu ste. Ali bojim se kada bi on to pročitao, tada bi vidio da sam u pravu, da govorim istinu, da to stvarno tamo piše i da Poslovnik koji predlaže nije na tragu teksta u Rezoluciji Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, da nije nikakav demokratski iskorak nego korak natrag. I u tome je problem i zato kolega Reiner sada ne kaže da ja ne govorim istinu i da falsificiram činjenice, jer zapravo zna da sam u pravu. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Evo 6 sati je prošlo, zvonila su zvona. Zora je puknula. Ono što sam kazao u 23 sata i 30 minuta kada sam bio sa flasterom na ustima i kada sam molio i pozivao predlagatelja da povuče ovu točku dnevnoga reda vrlo ozbiljnu točku dnevnoga reda. Kolega Podolnjak znam da ste se spremali, da ste involvirani u ovo. Vi ste stručnjak. Nisu poslušali i tada sam najavio da ćemo što se tiče Kluba Mosta, evo tu je Živi zid, da ćemo do jutra biti ovdje tj. do novoga radnoga dana od 9.30 kada smo i trebali početi sa ovom raspravom. Otpor je vrlo bitan, a otpor je vrlo bitan i pokazuje u biti kada je teror većine nad manjinom. Ovdje što se tiče parlamentarizma, teror većine nad manjinom u pokušaju zaustavljanja slobode govora dostignutih standarda slobode govora i ovaj Poslovnik je samo ono što želi trenutna većina koja je šutljiva. Jer predlagatelj gospodin Reiner ispred Odbora niti riječi o svim ovim primjedbama.

Imamo pravo koristiti to jer je ovo preozbiljna tema.

Izvolite. Mi kao parlamentarna opozicija imamo na raspolaganju samo mogućnost govora ovdje. Dakle, ono je najjače … [[ne razumije se]] koje ima zastupnik u parlamentu da može slobodno govoriti i da ima određena dodatna prava koja imaju opozicije. Međutim, Poslovnikom koji se predlaže postaju neka nerazumna ograničenja koja se zapravo žele nametnuti zastupnicima. Primjerice ograničenje na tri replike tijekom rasprave o jednoj točki. To je doista ograničenje rasprave. Ja sam bio danas na, gotovo čitav dan na raspravi o Zakonu o najmu stanova u kojoj je bilo više od 20 ili 25 rasprava i pokušao sam zamisliti kako bi to izgledalo kada bih morao na početku rasprave razmišljati kada iskoristiti svoje tri replike kao tri džokera koja imate. Ja ne znam koje je uopće palo na pamet? Kada ćete to uopće pred Ustavnim sudom braniti logiku takvog ograničenja? Postoje rasprave o nekim zakonskim prijedlozima o kojima se ja neću uključivati i govoriti jer će to raditi netko drugi u ime Kluba. Ali tamo gdje sam zadužen u ime Kluba, gdje je tema koju dobro poznajem o kojoj mogu govoriti da mi netko ograniči na tri replike da moram paziti hoću li jednu potrošiti na predlagatelja koji se može i 10 i 20 puta uključiti u raspravu, u bilo kojem trenutku ima to pravo ali vi mu više ne možete replicirati. Čak i kada kaže nešto što je notorno netočno, pogrešno, uvredljivo vi mu ne možete replicirati više. Sljedeća replika Ivan Vilibor Sinčić. Izvolite kolega. Hvala vam predsjedavajući. Kolega Podolnjak, u svojoj raspravi dosta temeljito osvrnuli ste se na sve ove probleme s kojima se suočavamo već 6, 7 sati. Samo ovo vrijeme dakle i kontekst, prije svega kontekst u kojem se nalazimo sitni noćni sati, hitna procedura nakon cjelodnevne rasprave o vrlo bitnoj temi, temi koja je jednim dijelom svede na ideološku da nakon odluke rekao bih Plenkovićevog Vijeća prošlost o petokraki i pozdravu „Za dom spremni“, dakle, u toj jednoj ideologiziranoj hrvatskoj javnosti u sitne sate stavlja se ovakav jedan prijedlog da se što je više moguće makne od fokusa hrvatske javnosti i to zapravo pokazuje težinu parlamentarnog nasilja koje se ovdje vrši. Još jedna jako bitna stvar koja je spomenuta je upravo ta da kad Vlada predlaže zakon, a Vlada predlaže većinu zakona, u normalno vrijeme rekao bih, a oni od opozicije se stavljaju u sitne sate. Tako je recimo stavljen naš zakon o oporezivanju banaka ili zakon kolega Aleksića, ili sami ste rekli ustavni suci su stavljeni oko osam sati, predsjednik Vrhovnog suda je stavljen oko osam sati i niz drugih zakona. To je jedna strašna diskriminacija predstavnika Vlade, ministra, pa čak i premijera spram nama. Oni tu mogu držati monologe, napadati nas, a mi se ne možemo braniti. Dakle, to je totalna nepravda i protiv toga se treba boriti. Zahvaljujem kolega Sinčić. Odgovor kolega Podolnjak, izvolite. Dakle, kolega Pernar, kad govorimo o tim replikama, onda je činjenica da ne postoji jednakost oružja. Dakle, ako vama s jedne strane predlagatelj u bilo kojem trenutku može zatražiti riječ radi davanja obrazloženja i dodatnih objašnjenja vezanih uz zakonski prijedlog ali vi više nemate mogućnost njemu replicirati, postaviti pitanje, ukazati da govori nešto što nije točno, zatražiti neko objašnjenje. Vi zapravo to više nećete moći učiniti, niste u istom položaju. Sada jeste, svaki puta kada se predlagatelj zatraži riječ radi dodatnog obrazloženja vi ćete svaki puta moći zatražiti repliku i u svoje dvije minute se osvrnuti na ono što je rekao predlagatelj. Vi ste zapravo u jednakom položaju, ali to je relevantno za zastupnika opozicije, time se ne opterećuju zastupnici parlamentarne većine. Za njih je naravno relevantno ono što govori predstavnik Vlade i oni ne moraju replicirati oni će i onako u pravilu izglasati zakon kako ga predlaže Vlada. I zato ono što kad kaže kolega Reiner, da su zastupnici jednaki formalno, to nije točno, jer ovaj institut replike je važan za zastupnike opozicije. I činjenica je da je zastupnici opozicije puno više koriste, ali zato što oni jesu dužni propitivati politiku Vlade, zakonske prijedloge.

Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Podolnjak, slušajući vašu raspravu zapravo meni se postavlja jedno temeljno pitanje, da li će kroz ovaj skraćeni model kojega predlaže vladajuća većina zapravo doći do poboljšanja zakonodavnih rješenja koje donosi ovo tijelo naše zajedničko? U biti svjesni smo da nikada jedna samostalna priprema bilo kojeg saborskog zastupnika, pa čak niti kolektivno u okviru klubova ne može predvidjeti sve moguće probleme ili moguća rješenja koja se mogu pojaviti. I ove iteracije koje provodimo ovdje možda znaju biti iritirajuće čak i onima koji sa strane promatraju, međutim ovdje nekad stvarno puno znači kad jedan detalj iziđe u okviru kojeg se može raspraviti pa i ovo što ste vi zapazili da u jednom trenutku predlagatelj i predsjedavajući su postali jedno tijelo. To je već da kažemo nešto što treba zamijetiti. To mi ovdje koji smo bili nije nitko zamijetio osim vas. Možda bi to bilo irelevantno na kraju ali vidimo da i vladajući su razmotrili upravo vašu primjedbu i na kraju su i došao je evo sadašnji predsjedavajući pa da otklone takav. A zamislite sada u nekim rješenjima kojima donosimo, koji trebaju da kažem ne baviti se nama samima nego korisnicima koliko može značiti jedna kvalitetna rasprava koja nekad je ima i puno stvari koje nisu možda na pravi pogled relevantne, ali predlagatelj sigurno dobije brojne prijedloge.

Izvolite. Vidite, namjera je i to stoji u Prijedlogu poslovnika da se ovaj rad Sabora učini učinkovitijim, što znači bržim, da se rasprave smanje, da one vremenski kraće traju i da zapravo iz toga ne vidim kako bi sa takvim raspravama i sa manje replika kojima se baš propituje točno pojedini segment nekog zakonskog prijedloga ili nešto što se direktno traži kao objašnjenje od predlagatelja. I replika je funkcionirala kroz dvije minute upravo da se nešto specifično pita i nešto specifično traži u obrazloženju. A izlaganje u ime kluba su generalna izlaganja o biti zakona i temeljnim rješenjima. Pojedinačna izlaganja opet se koncentriraju na pojedine fragmente. Ali replike su se najčešće odnosile na one male finese zakonskih prijedloga i upravo se tu tražilo odgovor i objašnjenje nadležnog ministra. Ja se sjećam, koliko puta smo o važnim zakonima pitali predstavnika Vlade putem replika i bili u situaciji da predstavnik Vlade sjedi i ne odgovara niti na jednu repliku. Naprosto dali smo po 20, 30 replika primjerice o Zakonu o lokalnoj samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, predstavnik Vlade je sjedio ne odgovarajući, a to nije njegova funkcija. On bi morao odgovarati na te replike.

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Glasa HSU-a. … [[Upadica se ne razumije.]] Gospodine Bukarica, molim vas. Izvolite gospodine. … [[Upadica se ne razumije.]] Stanka je bila nakon izlaganja gospodina Podolnjaka su bile stanke.

Izvolite gospođo Anka Mrak-Taritaš.

Idemo na replike. Izvolite.

Upamtiti će ovaj dan, to sam rekao u 23,30, ovo ste vi i ponovili, kad sam držao flaster jednu minutu ovdje na svojim ustima i rekao do zore dočekat ćete novi radni dan i kad sam od njih tražio ispred Kluba da prekinu sjednicu i da krenemo danas u 9,30, nisu htjeli jer su htjeli ovaj dokument provući isključivo i samo bez rasprave i bez javnosti. Ali bit će im ovo još više u javnosti. U biti obio im se, vratio im se bumerang u prsa. Da li su junačka ili ne junačka to će procijeniti predlagatelj, gospodin Reiner koji je inače i vitez od Jeruzalema, Kristova groba, pa očekujem da progovori o ovome, jel sad se narod budi i želi bi čuti što se događalo u parlamentu. Pa neka se jave, gdje su? Nikad se ne smije dozvoliti demokraciji da većina terorizira manjinu, a poglavito nećemo dozvoliti da se ukine i zabrani sloboda govora, bez obzira na ovu trgovačku koalciju koja će izglasati ovaj Poslovnik. I zbog toga, ovo je jaka poruka većini. Zahvaljujem kolega Bulj. Kolega Bulj, bilo bi i meni nešto jednostavnije da ste najavili da će se raditi cijelu noć. Pa bi onda ja, nakon što sam raspravljala u ime Kluba o zakonu o najmu stanova, možda ipak otišla do kuće odmoriti se, pa dočekala ovaj svoj termin. Ali, šalu na stranu. Ono što imate priliku kao i vi i ja vidjeti, malo otvorite portale, pa kaže: cjelonoćni cirkus u Saboru. Pa nije taj cirkus zato što smo mi to htjeli. Taj je cirkus zato što ste na to prisiljeni. Mi smo u Poslovnik stavili točno ono što smo htjeli, imamo točne odredbe onakve kakove smo htjeli. Mi imamo taj komoditet, dovoljan broj ruku. Mi ćemo te ruke angažirati i još se nije desilo da u podne, kada je glasanje nije dovoljan broj ruku bio, eventualno ako je netko na putu, a u posljednje vrijeme ne može nitko ići petkom ni na put da slučajno ne bi bilo, ako je tu glasanje. Dakle, imat ćemo dovoljan broj ruku, dovoljan broj ruku će biti. To je točno ono što hoćemo izglasati ćemo si izglasat. No, međutim, uvijek i u životu, ja imam dva sina i uvijek sam ih odgajala na način, nikad ne ideš na slabije od sebe. Probaj se izboriti, pa ići s onim jačim na sebe, pa ako tu možeš dobiti, onda si nešto napravio. Hrvatski narod je stvarno poznat po tom tvrdoglavljenju, pa možemo se i mi tvrdoglavti do kad treba i pokazati da nam nije problem cijelu noć biti ovdje, da nam nije problem raditi, a što se tiče stanka u ime klubova, ima sasvim dovoljno tema, pa koliko god stanka treba, toliko ćemo si tema otvoriti. No, međutim, Poslovnik je važan. Naš alat je govor. Mi nemamo za rad nekakav drugi alat nego što je govor i ako nam to uzmete, uzeli ste nam alat rada. Slijedeća replika. Izvolite. Poštovana kolegice Taritaš, dobro ste rekli. Mi ovo nismo tražili. Mi smo u 11,30 molili vladajuću većinu da nakon cjelodnevne rasprave o važnom zakonu, prebace također važnu raspravu o izmjenama Poslovnika za današnji dan.

Nisu računali na našu izdržljivost, na naš inat i rekli smo im, bez obzira na ono što ste naumili, ova rasprava i ova tema dočekat će jutro, dočekat će novi dan. Kako sada stvari stoje, evo javio mi se i kolega Aleksić. I on će stići na pojedinačnu raspravu, kako stvari stoje, ova rasprava bi mogla potrajati do iza podne. Ova rasprava bi mogla potrajati i ono sve što ste namjeravali da javnost ne zna što činite, da uskraćujete slobodu govora saborskim zastupnicima, da smanjujete vrijeme za replike, da stanke mičete i smanjujete mogućnost za stanke, da ne ostavljate mogućnost oporbi da može sazvati tematske sjednice odbora, pa naša kolegica Ines i kolega Tomislav koji su imali najaktivnije odobre to više sada neće moći bez vaše dozvole. Sve će to sada javnost znati. I ovo je jedna velika pobjeda oporbe. Ja se zahvaljujem svim kolegama zastupnicima koji su izdržali ovdje noć, kolegama iz SDP-a, kolegici Anki Mrak-Taritaš, kolegama iz Živog zida, svima naravno svojim kolegama iz MOST-a koji su izdržali cijelu noć da bismo pokazali javnosti što HDZ namjerava. Odgovor kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Grmoja. Znate na inat se uvijek odgovara još većim inatom. U jednom trenutku ne znam više u koje vrijeme ja sam rekla probajte si zamisliti ono brvno i dva ovna. To se je sad desilo. Vi zapravo na to što se od nas tražilo da imamo raspravu o Poslovniku i da je probamo ubrzati, da to bude gotovo tamo negdje do dva, tri, da završimo priču dobilo se da smo raspravljali cijelu noć i sigurno dovoljno je da svi ovi kolege dođu i da rasprava bude ne samo do podneva, nego i iza podneva. Zaboravili ste, svaki klub još ima pravo završne rasprave od 5 minuta. I to ćemo pravo iskoristiti. Zamislite pa iskoristit ćemo iz jednostavnog razloga, dakle naš alat je naša riječ. Naš alat je govor. Sad zamislite da vi nekom tko uređuje živice kažete evo ti posao uređivanja živica, no međutim škare sa kojima to režeš možeš koristiti samo od 10 do 11. Prije toga možeš raditi sa nekim malim škaricama i ovako i iza toga isto tako. Dakle, mi o tome govorimo. Dakle i u nekoliko navrata smo rekli u ovom Poslovniku i ovim izmjenama ima niz stvari koje su prihvatljive, koje je tako trebalo napraviti, gdje je trebalo napraviti zanimljiviju raspravu, propulzivniju raspravu, o tome da se zapravo puno toga dešava i mi bi se tu složili. No međutim, ima nekoliko stvari na koje smo upozoravali kad smo u medijima čuli za što će biti izmjene i dopune Poslovnika, kad smo imali prilike i mi vidjeti i davati primjedbe i ja ne razumijem, ne razumijem vladajuće i to njihovo tvrdoglavljenje. Kolega Bulj javio se za riječ, izvolite. U ime kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta. Kolega Bulj zahvaljujem. Znate jako dobro da tek nakon izlaganja sljedećeg možete dobiti stanku, tako da kad završi slijedeće izlaganje onda ćemo razgovarati o stankama. Nastavljamo dalje. Replika poštovani kolega Ante Pranić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice. Drago mi je da smo iskoristili sve naše opcije, da smo doveli ovu raspravu ovo jutro i da ćemo je dovesti iza podne. I kad nepravda nastoji postat zakon otpor postaje dužnost i apsolutno mi je drago sa drugim zastupnicima tu iz MOST-a, SDP-a, GLAS-a, Živog zida da smo dočekali zoru iako mnogi nisu to očekivali. Nije više zora, već je dan. Kao što ste sami rekli u raspravi ograničava se tri replike, smanjuje se trajanje replika, ukidaju se stanke. To ništa drugo nije nego kad bi jedno cjelokupno nazvali riječi ograničava se pravo govora svakog pojedinca od nas. I jasno mi je zašto je to intencija većinske stranke HDZ-a u ovom savezu, odnosno u Vladi.

Odgovor kolegica Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Doći ću do početka. To morate pitati koalicijske partnere. Dakle, kad ulazite u neku koaliciju onda postoji koalicijski sporazum i pretpostavka je da postoje neke stvari koje su koalicijskim partnerima važni i na tim stvarima koalicijski partneri vode računa da tome tako bude. Ja sam bila ministrica u jednoj koalicijskoj Vladi i točno znam da smo imali neke stvari koje su nama bile važne. Recimo kad je išlo primjera radi je kolega Linić koji je u tom trenutku bio ministar financija, je išao sa zakonom na porez na nekretnine. Napisali smo zašto smo protiv toga i taj zakon dalje nije išao, odnosno koalicijski partner je uvažavao sve argumente koje smo mi rekli. Istina bog kolega Linić se nije sa mnom jedno tri mjeseca razgovarao, ali kasnije se i on smirio pa je to sve zajedno palo u zaborav. U ovom Poslovniku imate tu jednu vrlo neobičnu odredbu gdje će svatko imati pravo u raspravi imati tri replike. Možda je moglo past na pamet imaš pravo na jednu repliku. Bit će vrlo zanimljivo pratiti te tri replike. Kao prvo svatko od nas će ipak nekako za sebe uspjeti otpratiti da li da tri replike. Morat će pritom ciljati da li na početku, da li u sredini, da li na kraju, malo pogledat kako su klubovi i sve ostalo. No međutim, meni će biti puno zanimljivije pratiti kako će to se organizirati. Tko će tu sjediti? Čime … [[Govornik se ne razumije.]] onako veliku tablicu svih saborskih zastupnika, pa će crtice pisati, jer za razliku od toga, što vrijeme možete pratiti, što ove neke druge stvari, možete pratiti, tim više što saborski zastupnik izađe pa se vrati, biti će vrlo zanimljivo. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Mrak Taritaš. Kolegice Taritaš, rekli ste u svom izlaganju, nešto što zapravo sad najbolje razumijem, kad ste izlagali, rekli ste kako u ove ure više ne znamo ni tko traži replike na stanku, ni ko u ime kluba, ni tko drži stanku, ni tko govori u ime kluba, tako ni ja više ne znam kome odgovorim niti o čemu više pričamo, ali drago mi je da smo do ovih sati ovdje. Jer, ovaj, vrlo mudri, nazovimo ga način, na koji su htjeli, zapravo u zadnji čas, podvaliti nam ovu točku, ostaviti u kasne sate, računajući da je zapravo nećemo raspravljati dugo.

Hvala lijepo, zaista, nakon što imate rasprave u ime kluba, pa nakon što imate niz stanki, pa kad dođete tamo, morate se sami podsjetiti jel ste došli raspravljati u ime o temi ili ste stanka u ime kluba. Ja neću ni govoriti o problemima koji će biti kada dođu naši kolege koji dođu svježiji, naspavani, istuširani, pa ne daj Bože sjednu negdje blizu nas, ne preporučamo da baš blizu sjedne među nas, koji ćemo biti tu 24 sata i to 24 sata vidjeti van kroz prozor. Ali, vrijedilo je. I ja to, i vrijedilo je, vrijedilo je iz razloga, što to pokazuje nešto u kontekstu demokracije. Demokracija se uči. U tome se može i nekad pogriješiti. Ali, bazično, većina je većina, ima taj komoditet, da zaista sve što hoće provesti, može provesti, da može cijeli dan raspravljati o Zakonu o komunalnom gospodarstvu, da ne valja, da je ovakvi, onakvi ovo ili ono, i da na kraju glasa za njega. No, međutim, zaista na ovaj način, ja bih rekla čak i ponižavati manjinu i reći, tako je sve jedno, raspravljati se i vi koliko hoćete, mi ćemo i ovako i onako donijeti ono što mi hoćemo. To jednostavno za demokraciju i za procese nije dobro. Svatko će se normalni pitati zašto, zašto to rade? Zašto maltretiraju? Zašto neke stvari ne naprave da bude jasnije, transparentnije, jer to samo zapravo, može u konačnici, dovesti boljim nekim stvarima.

Izvolite. Uvažena gospođo Taritaš, postojao je razlog zašto su oni raspravu o ovako važnoj temi, odnosno, Poslovniku gurnuli u noć, pa zato jer su očekivali da se neće tijekom dana o ovim temama raspravljati, zato jer su očekivali, da će iskoristiti, ajmo to slikovito reći tajming, jer nisu očekivali jedinstvo oporbe, nisu očekivali spremnost oporbe i nisu očekivali upornost i tvrdoglavost oporbe. Mi smo im danas pokazali, da je njihov pokušaj da nas ušutkaju, bio jalov, da je bio neuspješan i da im nije prošao. I mi ćemo svaki puta se suprotstaviti ovom pravnom nasilju, jer ovo što se događa, da se ovakva tema, koja je bitna, ne samo bitna za jednu temu, ovdje se ne radi o jednoj temi, reguliranje poslovnika zapravo tiče se svake teme. Ovo je najvažnija tema, jer ona regulira sve ostale teme. Mi smo im pokazali da ne mogu sakriti ono što rade, ne mogu sakriti da žele desetkovati vrijeme za raspravu, likvidirati replike, likvidirati stanke, pokazali smo im čvrst stav. Želim vam se zahvaliti na zajedništvu u ovim svim satima i ova rasprava će trajati još satima, to ćete vidjeti i sve one argumente koje HDZ pokušao sakriti od javnosti mi ćemo ih ovdje razmotriti i ogoliti. I nećemo odustati.

Kolega Pernar, inače se kaže istina. I uzdravlje i istina, to što ste rekli. Znate mi smo u ovom sazivu sabora već imali neke situacije. Ja se sjećam priče, odnosno, situacije koja je bila kada je ministrica regionalnog razvoja, išla sa strategijom regionalnog razvoja i isto je bila u neke kasne večernje sate u 9 odnosno, u 10. Ja sam tada molila i predsjednika Kluba HDZ-a, molila sam da probaju, nek to stave za drugi dan, jer je bilo riječ o jednom izuzetno važnom dokumentu. No, međutim, znate tvrdoglavljenje je tako jedna zgodna priča i onda baš je to trebalo biti u 10 navečer i nekako je trebalo proći ili ispod radara ili ispod svjetla javnosti. Vi često možete od neku temu koja u startu izgleda nezanimljiva, napraviti zanimljivi a jednako tako zanimljivu temu možete i ubiti. No međutim, mi cijelo vrijeme govorimo kao što je rasprava kad smo imali ovaj famozni lex šerif ili kad smo imali raspravu o Zakonu o komunalnom gospodarstvu izazvala veliku raspravu u Saboru, zašto? U ovom Saboru sjedi puno načelnika i puno gradonačelnika. Njima su ti zakoni izuzetno bitni jer temeljem tih zakona oni rade, a nešto što je nama kao saborskih zastupnicima bitno je Poslovnik i logično da o tome raspravljamo, logično da o tome želimo nešto reći i logično da želimo upozoriti i zapravo mi s ove strane samo upućujemo zov vladajućima, dajte nas barem na neke stvari poslušajte, bit će nam lakše svima zajedno. Slijedeća replika poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, definitivno sada pitanja koja se mogu otvoriti u ovo jutarnje vrijeme zapravo kao i ovaj novi dan. Znači otvaramo zapravo jednu novu priliku vladajućima da zapravo shvate da ovaj naš trud, zalaganje, vaše zalaganje koje ste pratili u ime vašega kluba, stalno ste bili s nama, nekako se osjećamo ovdje nas je više pa nekako raspodijelimo, vi ste nas pratili sami, znam koliko je napor i trud da zapravo pokažete da postoji potreba da se čuje glas. Da se taj glas prenese. I ono što ste i u svom izlaganju i navodili zapravo su poruke koje će jednoga dana i ova većina kada bude u opoziciji, sigurno shvatiti da nisu napravili dobar posao sa ovim potezom. I ključno je sada razmišljanje kako ako ima nas klubova više, ovdje iz SDP-a, iz vašega kluba, iz našega kluba, Živi zid je ovdje, kako da prenesemo jednu klubu vladajućih jer vidimo HNS-a nema. Znači, to nije njihov prijedlog, njih taj prijedlog ne zanima. Oni trpe a znamo da ukoliko bi došlo do novih izbora da oni sigurno ne bi imali ni štete jer ne bi ih bilo s nama. Znači koga nema onda njega to ni ne zanima tako da oni se zapravo povinovali većini, njihovoj vladajućoj koaliciji i ne traže uopće niti razgovaraju o potrebi koja bi se mogla stvoriti u budućem vremenu.

Odgovor kolegica Mrak-Taritaš, izvolite. Kolega Panenić, dakle zaista je već rano, krenuo je novi dan za istinu, i svi smo koji smo cijelu noć ovdje i umorni i malo nam je i koncentracija pala ali meni nije pala dovoljno koncentracija da bih o bivšima rekla bilo što ružno. O bivšima sve najbolje i ja to sebi zaista neću dopustiti jer kad bih o kolegama s kojima sam ja zajedno bila, govorila nešto ružno, ja bi se tu loše osjećala i imala osjećaj da to govori i o meni nešto, ja to neću činiti i nisam činila do sad. Neću činiti ni nadalje. Ja moram priznati da je meni na emotivnoj razini neke stvari teško vidjeti ali život ide dalje, pa svaki ide svojim putem. Mi smo odlučili ići jednim drugim putem, imamo novi stranku koja se zove Građansko Liberalni Savez, skraćenica je GLAS, nastojim zaista biti i znate, imate onako jedan dobar osjećaj da ste dosljedni pa da ste dosljedni u onom što radite, da ste dosljedni u onome što govorite i to vam onako da jedno zadovoljstvo, jedan dobar osjećaj u životu. No međutim evo mi cijelu noć govorimo i kad vi podvučete nazivnik bez obzira, znate često govore oporba je ovakva, onakva, razjedinjena, nema koalicije u oporbi, oporba su i kolege Neovisni za Hrvatsku i kolege iz Živog zida i mi i SDP, dakle imamo različite ideje. No međutim Poslovnik nam je svima važan jer Poslovnikom vladajući nama ograničavaju naša prava i nema tu dileme. Meni je žao što je kolega Podolnjak kad je govorio u raspravi u ime kluba, ta rasprava u ime kluba je bila odlična jer je ona zapravo govorila o temeljima demokracije, govorila je o tome što u jednoj parlamentarnoj demokraciji u kakvoj smo mi, što znači većina, što znači manjina, koji je utjecaj manjine. Bilo bi dobro, mislim da je netko snimio tu raspravu, ta rasprava bi bila i edukativna i za saborske zastupnike da malo vidimo gdje smo, što smo i kako. Zahvaljujem kolegici Mrak-Taritaš. Nadam se da ćete slijedeći odgovor kompenzirati vrijeme. Slijedeća replika, poštovana kolegica Ines Strenja-Linić, izvolite. Bila je ovo duga noć ali smo jasno dokazali da nismo jalova oporba zato što smo uspjeli u Hrvatskoj prenijeti poruku koja je bila bitna, možete sutra imati dovoljno ruku, izglasati ovakav Poslovnik, danas, ali smo upozorili javnost kakav je taj Poslovnik. Da je to bilo u nekakvoj popodnevnim, nekim normalnim terminima rasprava, možda bi prošlo i možda bi sve to tako prošlo ispod radara. I samo jedan medij, odnosno jedna novinarka Krajač se ismijava i kaže o čemu su noćas saborski zastupnici pričali, da li o plaćama, da li o gospodarskom rastu, o demografskoj obnovi, ne, pričali su o sebi samima. Svi drugi mediji kažu, vide da se borimo noćas za slobodu govora, borimo se pravo da se ne ukine ono zbog čega smo ovdje i izabrani da govorimo o problemima koji su u Hrvatskoj, da otvaramo teme. Bilo bi bolje da ste završili tu priču u neko normalno doba, svi mediji su danas upozoreni i sve naslovnice bukte o tome što se ovdje noćas dešavalo. Borili smo se, opozicija se borila za poziciju, za situaciju da možemo govoriti u hrvatskom Parlamentu o temama koje sami izaberemo, o tome da možemo imati repliku, o tome da možemo sazvati tematsku sjednicu i progovoriti o onome što je bitno za hrvatsku, a ne samo što većina smatra da je bitno, a to je određeni zakoni gdje dođu ili deponiraju glas i prođu, da možemo imati aktuelno prijepodne gdje ćemo svim ministrima moći postaviti pitanje, ne koja si oni sami sebi napišu, nego i mi da imamo mogućnosti da im postavimo pitanje.

U životu radite neke stvari, neki put vas razumiju, neki put vas ne razumiju, neki put kad napravite i neku dobru stvar će netko to krivo shvatiti. No, međutim, jako je važno da u tome što radite se vi dobro osjećate. Da znate da ste nešto dobro napravili. Da znate da ste nešto napravili za određenu koristi. Dakle, mi smo to napravili. Mi smo tu pokazali kako se stvari mogu dovesti do apsurda. Što kad su odlučili ukinuti stanke, da mi koristimo još taj instrument koji imamo i doveli smo to do apsurda. Stvarno smo doveli do apsurda, ali samo da pokažemo što vladajući čine ovom Poslovniku u smislu demokracije. I ono što cijelo vrijeme govorimo. Znate, vi imate, bez obzira kako radite različite alate. Imate ovaj ili onaj alat. Naš alat je ovo tu. Naš alat je ova govornica, naš alat je ovo mjesto i kroz taj alat mi kroz replike ukazujemo da u nekom Zakonu nešto nije dobro, ukazujemo da nešto treba promijeniti. Ja bez obzira na sve zajedno nisam dugo u politici, relativno sam kratko. No, međutim, je moj put bio dosta buran, pa onda ja imam isto osjećaj da sam duže nego što zaista jesam. Između ostaloga, kad sam slušala iskusnije kolege, oni su mi rekli slijedeće: važno je puno puta ponavljati. I kad vi mislite i kad mi mislimo da smo to već ponovili 10 puta ili 15 puta, uvijek će biti netko koji nije čuo ili netko tko je krivo reagirao. Stoga, oduzeti saborskim zastupnicima riječ, a i oduzeti saborskim zastupnicima oporbe riječ, to znači da vladajući žele da ta oporba uvijek bude oporba i da nikad nema mogućnost da tu svoju riječ koristi na onaj način na koji treba. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Mrak-Taritaš, evo u svojoj raspravi spomenuli ste licemjere. Npr. recimo Zakona o komunalnom gospodarstvu, tu gledamo iz vladajuće većine načelnike i gradonačelnike kako srijedom, kako četvrtkom kukaju da Zakon nije dobar, bore se, dižu glas za svoj grad, za svoju općinu, za županiju, a isti ti ljudi petkom dižu ne glas, nego ruku protiv tog grada, te županije i te općine. To je jedno licemjerje koje uništava ovu zemlju od njezinog osnutka. Znači, nije bitno što se priča, nisu bitni konstruktivni prijedlozi, bitna je samo ta mašinerija, samo taj čin izglasavanja, zato kažem, mi prema prijedlogu gospodina Plenkovića se automatiziramo, centraliziramo, degradira se naš rad, smanjuje se uloga Parlamenta, mi bi valjda trebali biti poslušni psić na lancu gospodina Plenkovića, trebali bi biti jedan aparat u koji se ubaci zakon, a iz kojega izlazi izglasan zakon. A sve ono što se unutra događa je tako nebitno. Prema tome, zato se protivimo ovome Poslovniku, protivimo se takvom odnosu prema Hrvatskom saboru, protivimo se svim ovim mjerama koje su oni naveli da se smanji uloga odbora, da ne možete bez kontrole HDZ-a sazvati sjednicu tematsku koju hoćete, da umjesto 70 minuta imate sada 13 minuta za raspravu, da stanke možete samo kada oni hoće.

Izvolite. Hvala lijepo. Vlas je popriličan lijepak. Svatko onaj koji misli da na bilo kojoj temi će ovaj broj od 78 zastupnika, neće biti jedinstven, varamo se. Jedina tema na koju ja mislim da možemo nešto učiniti je Istambulska konvencija. Dakle, kad ona dođe u raspravu da se glasa, jer tu će biti određene razjedinjenosti, tu možemo pokazati tu slabost HDZ-a. No, međutim, kolege će raspravljati, reći će da je nešto loše, čak će biti i oštriji možda u nekim elementima nego što smo mi. No, međutim, kad je glasanje, to sve se zaboravlja. No, međutim, ja uvijek i u ovom mene smeta jedna druga stvar. Smeta me to što je naš predlagač, koji vjerovali ili ne, opet ga nema, pa ovo što mi raspravljamo, ovdje raspravljamo između sebe, a dobro znate da kada je tu dolazi nekakav prijedlog od Vlade, pa ne daj Bože, nema nekakvog državnog tajnika ili nešto da svi ukazujemo na to da on brzo dođe, a ovaj predlagač nas je do sada najviše ignorirao. Zanima me da li imati završnu riječ, pa ga ni u ovom trenutku nema.

određuje šta će doći na dnevni red i da se da opoziciji ili parlamentarnoj manjini, pa i većini jer 20 zastupnika može biti i većine da neku točku stavi na dnevni red i da se o njoj raspravlja. I onda smo sve ove primjedbe o ograničavanju slobode govora tema stanulirali. Mi bi evo odmah kažem 20 zastupnika SDP-a bi potpisalo prvo da se na raspravu stavi Zakon o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o borbi protiv nasilja nad ženama pa bi onda drugih 20 zastupnika potpisalo nešto drugo, vjerojatno bi kolege iz MOST-a isto nešto potpisali i time bi kompenzirali sve ovo što ste ograničili u slobodi, tzv. slobodi govora opozicije i odabiru tema. I onda biste dokazali da ovo što je bila cijelonoćna rasprava o smanjenju slobode govora da niste to mislili jer to i govorite da niste mislili. Ali ako ostane ovako onda imamo sljedeću situaciju, dakle replike su smanjene s 2 minute na 1 minutu, ograničene su na 3, stanke su, govor nakon stanke je ograničen, slobodne rasprave više nisu od 9,30 kada mediji prate nego od 13,30 i normalno da ste suočeni s takvim kritikama koje su ispravne. Dakle samo dvije izmjene, male ali značajne bi ustvari cijelu ovu našu, cjelonoćnu raspravu a i vašu, pokazalo bi da smo mi bili u krivu. Ali ja mislim da nismo jer vi te amandmane nećete prihvatiti.

Dakle moguće je na ovaj prijedlog izmjena Poslovnika još dok traje rasprava napisati jedno tisuću amandmana tako da se riječ ta i ta briše, pa da se riječ druga briše puta dvije minute koliko ima se pravo na obrazlaganje. To vam, dakle ovo vam ne mora biti doneseno cijeli sljedeći tjedan, morati ćete podnijeti amandman da stupa na snagu prvog dana od objave u Narodnim novinama a ne 8.-og da bi to kompenzirali. Ali kao što vidite, dakle sadašnje ponašanje parlamentarne manjine je bilo malo duže nego šta bi eventualno neke rasprave u prethodnim sazivima trajale ali nisu bile ni izbliza iskorištene sve opstruktivne mogućnosti koje poslovnik, koje je ona nenarodna parlamentarna većina donijela da bi narodna opozicija mogla govoriti u Saboru slobodno, … [[Govornik se ne razumije.]] ta nenarodna vlast. I sada ova narodna vlast donosi zakon koji Poslovnik, kojim se umanjuju prava opozicije koje im je dala nenarodna vlast, je li to apsurdno? Prema tome, prema tome, budimo vrlo oprezni u mehanizmima. Evo dakle to su amandman br. 13. i amandman br. 16. od ovih 17. amandmana SDP-a koji će determinirati naše glasanje o ovom Poslovniku. A za ostalih 14 amandmana predlažem da ih razmotrite i da nekoga od onih koje smatrate da su dobri, odnosno koji smatramo da su dobri jer sam formalno ja član Odbora za Ustav i formalni predlagatelj ovog Poslovnika da ih prihvatite. Gospodine predsjedniče odbora mislim da nećete stići do 11 sati sazvati sjednicu odbora da se izjasnite o amandmanima jer će još trajati rasprava pa ako nas možete obavijestiti o novom terminu bili bi vam jako zahvalni. … [[Govornik se ne razumije.]] To ćemo vidjeti, dakle, ovisi, zavisi o čemu ovisi, dakle moguće je da to bude, da vi kažete da sada, u 9,30 prelazimo na one točke dnevnog reda koje je predsjednik Sabora već najavio, to su Izvješće HINA-e i jedan zakon čini mi se pa da mi raspravu o Poslovniku nastavimo, nastavimo tradicionalno noćas sa petka na subotu pa će valjda onda jednom i završiti, zahvaljujem. Ne morate se brinuti, kolega Bauk radimo dok ne završimo.